Nacházíme se v situaci, a hovořila o tom kolegyně Pekarová Adamová, kdy je krizová situace v našich lesích způsobená kalamitou kůrovce, a ať už ta kalamita vznikla z různých důvodů, a těch důvodů je mnoho, a je to kombinace sucha, nějaké historické práce v tom lese a dalších věcí, tak prostě je to fakt. A my, nebo stát Ministerstvo zemědělství chce, a je připraveno, a my všichni asi, investovat nemalé prostředky do obnovy lesa pro příští generace.

Já vím, že je to velmi citlivé téma.

A ani jeden z nich, přátelé, pardon, kolegyně, kolegové...

Ale prostě za mě, a já teď říkám svůj osobní názor a nebyla lehká debata s Ministerstvem zemědělství, kdy jejich původní stanoviska byla negativní k těmto pozměňovacím návrhům.

A když dneska je to v té poloze, podle stávající platné legislativy, že regulace zvěře je na vlastníkovi honitby a myslivcích, kteří tam hospodaří a mají to pronajato, a je to na jejich dohodě, ale máme tady nějaký stav, který je kritický, tak by ta dohoda o regulaci stavu zvěře měla respektovat ten stav kritický, který dneska máme.

Budou tady diskutovat další mí kolegové, kteří to podpoří, anebo nepodpoří. Nicméně já bych v této souvislosti chtěl moc poprosit, abychom podpořili ty pozměňovací návrhy, které odsouhlasil garanční výbor po dlouhé debatě s Ministerstvem zemědělství.

To určitě ano.

Vím, že v tuto chvilku samozřejmě mluvím i proti některým pozměňovacím návrhům, které jsou z dílny Ministerstva životního prostředí. Diskutovali jsme o tom s panem ministrem. Nicméně zatím za činnost v lese odpovídá Ministerstvo zemědělství ze zákona. Až to bude jinak, pokud ta doba nastane, tak potom možná některé ty návrhy budou mít šanci na úspěch. Takže tolik velmi stručně z mého pohledu jako předsedy zemědělského výboru.

Děkuji, pane předsedající.

Já osobně to nepovažuji za příliš šťastné, že to chtěl otevřít, to se přiznávám.

A praxe ukázala, že to není úplně tak snadné.

To si budou najímat nějaké lovce? Já nevím. A všichni víme, že je potřeba redukovat spárkatou zvěř. To je samozřejmé. A poslední poznámka.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já jsem nikdy netušil, že si budu muset o něčem, čemu jsem do té doby nerozuměl, nastudovat tolik jako o lesnictví a jako o tomto zákonu.